Prosím zařadit jako první bod dnešního jednání, případně jako první bod jednání dnes po pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Síla a připraví se paní poslankyně Pastuchová. Děkuji za slovo.

Kritická situace spojená s nedostatkem léků dále eskaluje a vláda tuto situaci účinně bohužel stále neřeší.

Za zamyšlení jistě stojí nedostatečné využívání levných generik oproti originálním lékům.

V tom bych také nesouhlasil s panem ministrem, který se zmínil, že tento problém je ve všech okolních státech, a nejen okolních státech, a můžu to dokázat tím, že můj syn pracuje v Německu jako lékař a schválně jsem mu telefonoval, říkal, že tam ty léky běžně v lékárnách sežene.

Naši občané nakupují tyto léky v Polsku a Německu za koruny, jde pochopitelně o léky bez receptu. SPD tuto situaci kritizuje už několik měsíců, uvedli jsme dokonce i její návrhy řešení, bohužel bez jakékoliv odezvy.

Nedostatek léků i nadále vážně ohrožuje zdravotní stav občanů v České republice.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci.